Vážený pane místopředsedo, vážené poslankyně, vážení poslanci, cílem této novely jenom pro připomenutí je především jednotně stanovit pravidla, nezbytná k zajištění toho, aby subjekty, kterým byla způsobena škoda v důsledku porušení soutěžních pravidel, mohly účinněji než dosud uplatňovat své soukromoprávní škodní nároky žalobami v občanském soudním řízení. Právě tyto žaloby jsou důležitým prvkem účinného systému soukromoprávního prosazování právních předpisů o hospodářské soutěži a zajistí rovnováhu mezi veřejnoprávní a soukromoprávní cestou jejich vymáhání. Děkuji panu předsedovi vlády za jeho úvodní vystoupení.

Není tomu tak. Otevírám rozpravu, do které nemám zatím žádnou přihlášku.

Pane zpravodaji, máte slovo. Děkuji za slovo.

Ano, děkuji.